Pokud tento zákon bude přijat a teď přiznávám, protože se jedná o nařízení, že kdybychom si chtěli stěžovat, nechtěli bychom ho přijmout, tak teď už je pozdě, protože na to jsme měli čas před třemi lety, teď už musíme pouze transponovat a implementovat. Ale pokud tento návrh zákona bude přijat, tak to může mít v podstatě dva efekty. Za prvé to může omezit aktivity mnoha zahraničních firem investovat na území České republiky, protože ony si vyhodnotí, že mohou být českým státem označeny za rizikové, proč ne.

Já jsem se chtěl zeptat, protože i na úrovni hospodářského výboru máme velmi často neblahé zkušenosti s tou v uvozovkách čistou implementací a čistou transpozicí, jestli a ono se to z těch 130 stran nedá vyčíst jestli náhodou buď chtěně, nebo nechtěně úředníci na příslušných ministerstvech buď čistě transponovali, anebo se do některých parametrů, já se na to samozřejmě ještě podívám, protože to bude předmětem diskuse na hospodářském výboru, jestli jsme si tam náhodou ještě něco navíc nepřidali, což se velmi často stává, když ty směrnice nebo nařízení transponujeme do naší legislativy.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové.

A také jsme se aktivně zasazovali o to, abychom se o tomto návrhu bavili na plénu Poslanecké sněmovny co nejdříve. Toto téma je ve vzduchu již několik let, proběhla zde ve Sněmovně řada odborných seminářů a debat na toto téma. A je vlastně naprosto zásadní, aby česká vláda, která nějakým způsobem vykonává zahraniční a bezpečnostní politiku a také za ni nese odpovědnost, získala do rukou nástroj, kterým může tuto bezpečnostní politiku vykonávat i v oblasti byznysu.

A Česká republika vlastně je dneska vůči tomu bezbranná.

Děkuji za slovo. Děkuji. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak.

Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Rozhodneme v hlasování číslo patnáct.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Má někdo návrh na přikázání dalším výborům nebo výboru k projednání? Není tomu tak.